Takže toto je výklad, který měl legislativní odbor dávno před volbami, měli možnost se s ním seznámit všichni předsedové klubů, tehdejších poslaneckých klubů. Já jsem ho znal i v té době a věřím, že ho měli k dispozici i ostatní předsedové klubů, a nikdo ho tehdy nikdy nezpochybnil. Takže teď se to účelově vytahuje jako stranická záležitost a myslím si, že tímto způsobem bychom s tím měli naložit.

Tehdy to byl jeden volební subjekt, nikoliv koalice, takže ta argumentace, kterou říkala paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, na současný případ vůbec nedoléhá. Toto jsou důvody, pro které si myslím, že bychom se měli pokud na něco soustředit v této Poslanecké sněmovně, tak na dobré zvládnutí krizové situace, na to, jakým způsobem můžeme být oporou i exekutivě k tomu, abychom to zvládli, aby proběhlo hladké předání moci, ale nevytahovat tyto účelové záležitosti, které mají pouze zpochybňovat legitimitu, která je výsledkem voleb. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ani ve vašem vystoupení nezazněl konkrétně návrh na nový bod či nějaké pevné zařazení a já ještě jednou připomínám, že není v tomto bodě rozprava, a tudíž ani faktické poznámky, já je tedy odmazávám. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně.

Tak nejdříve rozhodně také bych navrhovala zařadit bod k § 77 odst. 5, tedy jako bod číslo 31, když už tady zaznělo to číslo, na pořad naší schůze, a to ne z toho důvodu, že bychom si tady stranicky říkali, jak, kdo, co spáchal ve svůj prospěch či neprospěch, ale abychom si vyjasnili, zda budeme tedy otrocky i do budoucna sledovat, respektovat a dodržovat, respektive přinejmenším se řídit podle stanoviska legislativního odboru, anebo jestli budeme jako poslanci, kteří získali mandát za pomoci studia nebo alespoň seznámení se s příslušnými ustanoveními Listiny základních práv a svobod Ústavy, jednacího řádu, si činit i za pomoci expertů, ústavních právníků svůj vlastní názor. Já si tedy osobně myslím, že by to stálo za to se na to podívat i optikou Listiny základních práv svobod, čl. 22, který nám říká, že zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti, a určitě obě strany, to můj předřečník, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, pan Michálek určitě bude souhlasit, že jeho optika bude možná trošku jiná než moje optika, ale veskrze společnou bychom měli mít ústavní konformitu našeho výkladu ve svém výsledku. Takže proč to nezařadit jako bod číslo 31, když sankce za to, pokud jsme tady postupovali špatně, by mohla být i neplatnost některých našich kroků, nebo přinejmenším zpochybnění některých našich kroků. A druhá poznámka.

A konečně do třetice. Já si myslím, budeme za chviličku volit nového místopředsedu, a já tedy v této souvislosti jsem chtěla jenom také upozornit na to, že bychom měli bedlivě sledovat a i si porovnávat, jakým způsobem v jiné straně vystupoval ten, kterého budeme nebo nebudeme volit, i ve světle této diskuse, a myslím, že nám to může dát odpověď na otázku, jestli takový místopředseda... jestli bychom ho chtěli, anebo nechtěli.

Děkuji za trpělivost. A já chci upozornit, že ve vystoupení by měly zaznívat opravdu návrhy, takže s benevolencí, že se jedná teprve o 2 schůzi naší nové Sněmovny, k tomu takto přistoupíme, ale mělo by to pro forma tady opravdu zaznít, aby pro příště se hlásili poslanci opravdu s návrhy na zařazení či změnu programu schůze. V tuto chvíli již neeviduji žádnou přihlášku... Ještě jednou tedy se hlásí s přednostním právem k pořadu schůze pan ministr a poslanec Havlíček.

A žádám tedy, aby byl zařazen jako bod číslo 1, a to bod s následujícím názvem Nevhodné výroky předsedkyně Poslanecké sněmovny k řešení covidové situace. Děkuji za upřesnění. Já se ještě jednou táži, zda se hlásí někdo do tohoto bodu?

Jakmile se počet poslanců ustálí, budeme moci hlasovat. Mezitím ještě přečtu poslední omluvu, která zatím dorazila.

Ještě jednou nově příchozí žádáme o přihlášení kartou a budeme rozhodovat o zařazení bodů tak, jak byly předneseny v rozpravě...